Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je negativní.

Děkuji vám.

Podle mých záznamů, pane místopředsedo, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Myslím, že tomu tak není. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.